Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 41 poslanců. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze.

Tak ještě 2.

Co bychom dělali vlastně, že ano?

Pokud není námitek, budeme hlasovat o všech návrzích najednou.

Kdo je proti?

Návrh byl schválen.